Příjmy, výdaje, schodek, to je dané, ale určitě můžeme se pohybovat v rámci kapitol, tzn. zvýšení podílu sdílených daní plus 2 miliardy určitě umíme.

Já se snažím sledovat jednání i horní komory Parlamentu České republiky. Rok, 12 měsíců, ve všech třech čteních jsme upozorňovali paní ministryni a celou vládní koalici, že to, co se navrhuje, je špatně, že to ohrozí cestovní kanceláře. Nepomohlo to.

A už jsem slyšel vyjádření paní ministryně, že je to dobře, že s tím ministerstvo souhlasí.

Pan kolega pan poslanec Farský ji zažíval online celou. Musím říct, že naši kolegové senátoři se těch obcí zastávali mnohem více než my. Já jsem samozřejmě spokojený, že Sněmovna podpořila náš pozměňovací návrh, že z toho vyňala malé obce, ale doporučuji všem, kteří si myslí, že jedinou pravdu má Rekonstrukce státu, aby si přečetli vystoupení především těch senátorů, kteří patří k vládním stranám. Těch, kteří patří k vládním stranám, přečtěte si, co tady kolegové, pár set metrů odsud, včera i na naši adresu, i na adresu Poslanecké sněmovny jako celku, jaká mnohdy velmi ostrá slova volili na to, co jsme to vlastně připravili, co jsme to udělali a jak jsme nezodpovědní. Já nakonec nevím, jestli prošlo to doplňující nebo doprovodné usnesení, to už jsem nestačil dohledat, protože bylo tam i poměrně silné doprovodné usnesení k tomu návrhu zákona, že Senát na rozdíl od Poslanecké sněmovny si je plně vědom rizik, která tento návrh zákona přináší.

Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nemám, tak rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Pane zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, již opravdu velice, velice krátce. My jsme s panem kolegou Stanjurou si povzdechli.

Já si myslím, že je ideální nechat tomu prostor právě v té listopadové diskusi na Ministerstvu financí a pak to v klidu připravit.

Je tomu tak.

Pan premiér říkal, aby to bylo úplně jasné.

A druhá věc, a to je, o které diskutujeme, jak si ten balík rozdělí města, obce a kraje.

Bohužel nemáme všechny sdílené daně, takže města a obce dýchají jenom s některými daněmi, např. všechny spotřební daně si nechává stát, ale budiž. Takže bavíme se o tom relativním podílu z toho celkového výběru daní.